Nejsou to naši živnostníci. Nejsou. Oni jsou to Češi už dneska, protože mají české občanství, ale jsou to Češi vietnamské národnosti. Znovu opakuji, my toto nikdy nepodpoříme, budeme bojovat za to, aby to bylo zrušeno, je to téma i do dalších voleb. A neberte to od nás jako populismus. Děkuji za pozornost. Děkuji vám za vaše vystoupení. S faktickou poznámkou pan poslanec Bláha. Prosím, vaše dvě minuty.

Kdo umožnil přechod do šedé zóny? Kdo zdanil 21 procenty právě ten obor, který je nejsložitější pohostinství a služby?

Tak kdo tomu napomohl, šedé ekonomice, a kdo vytvářel ty podmínky pro nás pro podnikatele, když bylo 21 % na hospodské služby, na ubytování, na všechno? Tak se poučme a podle toho se chovejme a nebudeme muset třeba zavádět EET, i když si myslím, že to je moderní nástroj, který nám do budoucna pomůže k tomu, abychom vůbec ani nemuseli vyplňovat daňový formulář, protože na základě evidence ty daně za nás udělá stát. A k tomu spějeme, to pojďme udělat, abychom nemuseli dělat vůbec daňové přiznání. Pojďme si systémově sednout, celé to zhodnotit, celé to předělat a využít toho, že budeme všichni propojení. Děkuji. Děkuji za dodržení času a s faktickou pan Adamec. Pan poslanec Adamec. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já za to také děkuji.

Načtěte si to!

A jen tak mimochodem, víte, ono posuzovat dobu minulou v jiné ekonomické době, zda byl boom, nebo zda byla recese, je také velmi komplikované.

Děkuji.

To by byla skutečná pomoc. Jsme svědky toho, že se od toho vzdalujeme. Naopak přidáváme tady podnikatelům větší a větší povinnosti a ty staré se neruší. Co bylo zrušeno se zavedením kontrolního hlášení? Jaká povinnost? Co bylo zrušeno se zavedením EET? Jaká povinnost? Zatím zatěžujeme podnikatele další a další administrativou.

Děkuji. Pan poslanec Plzák a jeho faktické dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Já zareaguji drobně na tu diskuzi. Chápu, že každá strana nebo hnutí má nějakou svoji vlajkovou loď a má ji samozřejmě i Občanská demokratická strana. A ta vlajková loď, to je boj za zrušení EET a v tomto svatém boji se ohánějí zájmy hlavně těch drobných podnikatelů a živnostníků. Ale jste si opravdu jisti, že o to všichni ti podnikatelé a živnostníci opravdu stojí? Já totiž znám takové, a jsou to dokonce členové ODS, kteří to schvalují. Takže možná byste si měli udělat vnitrostranickou diskuzi, jestli opravdu o to všichni stojí, a možná budete překvapeni. Pan poslanec Stanjura.

Jediná věc. Mně vadí to spojení na stát. Ano, je to moderní.

Zeptejme se paní ministryně, kolik kontrol provedli na EET, s jakým výsledkem, kolik to stálo lidské síly, ty kontroly. Je to asi baví, ty kontrolní nákupy za desetikoruny, padesátikoruny a dávat pokuty. Až budu řádně přihlášen, já jsem si vzal takovou příručku, kterou bývalý ministr financí nám všem rozdával, Mýty a skutečnost o EET. Děkuji.

Takže šmírování. Vážení kolegové a kolegyně, šmírování tady zavedly velké obchodní řetězce neboli obchodní domy, které už 15 let chtějí po podnikatelích, kteří jsou u nich v pronájmech, přesnou evidenci tržeb. Patnáct let musejí odevzdávat podnikatelé obchodním domům... Není to dobrovolně! Pokud nepřistoupíte na podmínky, nejste v tom obchodním domě.

Nemůžete si říct svoje podmínky, protože tak to je! Že jste se nepostavili za ty podnikatele těch 15 let!

Co bylo výhodné pro podnikatele?

Děkuji. Dalším přihlášeným do faktických poznámek je pan předseda Stanjura a připraví se pan poslanec Válek.